Děkuji. Pokud nebude mít stát dostatečné nástroje, píše se dále v dané analýze RIA, jak efektivně vybírat daně, a nebude tyto nástroje využívat, bude to mít negativní dopad nejenom na poctivé podnikatele, na všechny občany ČR, kteří nesou daňovou zátěž na svých bedrech. Pokud se podaří omezit šedou ekonomiku a lépe plnit příjmovou stranu státního rozpočtu, nebude nutné zvyšovat daně, ba naopak může dojít ke snížení daňové zátěže. Zároveň bude větší prostor pro investice do vzdělání, zdravotní péče, sociální oblasti a podobně. Profitovat by pak z toho měli všichni, nejen úzká skupina nepoctivých jako dosud.